Vážené kolegyně a kolegové, nyní přistoupíme ke slibu nové poslankyně za Roberta Pelikána, který se dne 19. června vzdal svého poslaneckého mandátu. Nejprve požádám předsedu mandátového a imunitního výboru poslance Stanislava Grospiče, aby nás seznámil s kroky, které tento výbor učinil, a poté přečetl Ústavou předepsaný slib, který nová poslankyně složí do mých rukou. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedo.

Mandátový a imunitní výbor na své 14. schůzi konané dnešního dne ověřil vznik mandátu paní poslankyně a přijal usnesení č. 63, s kterým jsem byl pověřen vás seznámit.

V souladu s ustanovením § 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny složí nová poslankyně poslanecký slib. My jsme to také měli trošku lepší, tak bych poprosil. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Prosím nyní paní poslankyni Moniku Červíčkovou, aby předstoupila před Poslaneckou sněmovnu a složila slib předepsaný Ústavou, a současně prosím pana předsedu Poslanecké sněmovny, aby přijal slib nové poslankyně. Prosím, dámy a pánové, abyste povstali.